Musím říct, mě velmi překvapilo, že paní předsedkyně Schillerová zde zpochybňuje 100 miliard korun, které si tato vláda vytkla, že vybere formou solidárního příspěvku od energetických firem.

Akorát s jediným výrazným rozdílem, že ty peníze skutečně chceme vybrat. A není to částka, která by byla virtuální. Je to částka, která vychází i z diskusí na úrovni Evropské unie, která doporučuje cestu, aby členské státy skutečně vybíraly ty peníze od těch, kteří nejvíc na té válce vydělávají. Naopak jsme to probírali mnohokrát i na vládě i s panem ministrem Stanjurou, že tyto peníze do rozpočtu získat musíme, jinak by to skutečně vedlo k tomu, že budeme mít schodky takové, jako byly za předchozích vlád. Čili myslím si, že i v tomto ohledu by mělo naopak od opozice jasně zaznít, jestli podporuje ty peníze, které jsou tam nakresleny, anebo jestli je bude do budoucna obstruovat. Až sem vláda přijde s návrhem na zdanění, na ten solidární příspěvek energetických firem, rafinerií, dalších subjektů, které mimořádně vydělávají ale na úplnou odvahu toho jasného politického stanoviska to nevidím, protože paní předsedkyně odchází ze sálu.

A teď k té částce, která je značně virtuální, ten jeden a půl bilionu, co opozice rozdává těm různým voličským skupinám, které slíbí, protože slibem nezarmoutíš. A paní předsedkyně, to zase musím ocenit, to tady upřímně řekla. To jsou maximálně jednotky miliard korun.

Takže ve vztahu i k tomu rozpočtu, který budeme schvalovat na příští rok, tam už zvýšení je předpokládáno. Pokud jde o loterie, ty jsou už dneska na 35 %. Můžeme se bavit, o kolik je možné to navýšit, ale opět už jsme zase na hranicích toho, že ty daně jsou poměrně vysoké, a pokud by se dál zvyšovaly, tak by to nemuselo vést k tak razantnímu navýšení příjmů; opět v jednotkách miliard korun. A můžeme se samozřejmě bavit o tom, co se tady vůbec nezmiňovalo, a to jsou výnosy například z regulovaného trhu s konopím. To jsou asi 3 miliardy korun, nebo případně z regulace prostituce, to je asi miliarda korun, anebo potom, o čem už tady řeč byla, zdanění globálních firem.

Závěrem bych řekl pouze jednu prosbu.

A je potřeba to jasně pojmenovat a je škoda, že tehdy, když jsme s tím mohli něco dělat, když my jako Piráti jsme jediní říkali, podívejte se, je to nějaké divné, Putin otočil kohoutky, i na základě zpráv z té mezinárodní organizace, nebo agentury pro energie, a přesměroval ty dodávky plynu do Číny, tak tehdy bohužel od opozice, tehdy ještě po volbách od ANO ve vládě, zaznívalo, že ty příčiny leží někde jinde. Já nepopírám, že změny v energetice v Německu, a my si o nich můžeme myslet, co chceme, do určité míry ovlivňují, stejně tak povolenky ovlivňují. Devadesát procent toho nárůstu cen energií je spojeno, a nepopiratelně, říká to energetická organizace, říká to i její generální tajemník Birol, tak je spojeno právě s nárůstem cen plynu. Pokud toto budeme popírat, tak si myslím, že to rozhodně není hájení českých zájmů, ale je to hájení dezinformací a zájmů někoho úplně jiného. Doufám, že se nám podaří dnes tento návrh rozpočtu schválit, a poprosil bych tedy, abychom skutečně brali ty změny jako důsledek války, včetně toho zdražování, které nepochybně s válkou a s cenami plynu bezprostředně souvisí. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Pane poslanče, máte slovo. Pane předsedo, v listopadu a v prosinci hned poté, co se začaly dít právě na tom energetickém trhu ty výkyvy cen, tak Babišova vláda odpustila to jste tady řekl, ale trošičku jenom tak jako mimochodem DPH a odpustila poplatky za obnovitelné zdroje energie na listopad a prosinec. Dokonce se tam uplatňovalo nějakým způsobem, co já si pamatuji, veto na evropské úrovni a nějakým způsobem se řešily emisní povolenky.

Děkuji. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já jenom vsuvku, reakci na pana kolegu Michálka, prostřednictvím paní předsedající.